Už vůbec není přijatelné nějaké fyzické napadání. Nebo nějaké násilí. Ale to, co by vždycky mělo zůstat, je, aby tady byla aspoň elementární politická kultura.

Tak to je... no to je...

Ale to by byl pro vás ten čas.

Nezkoušejte to!

Doufám, že to bylo...

Vládní koalice já to jenom uvedu vládní koalice není schopná projednat ani své vlastní klíčové zákony, jako je například zákon o státním rozpočtu. Vláda neřeší zdražování a další problémy lidí.

A já bych se tady u toho bodu skutečně zastavil. Protože tady je řada poslanců za vaši koalici nových, kteří tady nebyli, ale připomenu, že vy jste v médiích, ta vaše pětikoalice, v podstatě už rok jste slibovali, rok, od loňské zimy jste slibovali, že jste připraveni vládnout i programově, i personálně.

Máme únor, a vy dokonce nejste schopni předložit ani zákon o státním rozpočtu, klíčový zákon, podle kterého je financována celá Česká republika, od seniorů, invalidů, škol, rodin s dětmi, studentů, prostě všechno možné, ať jsou to slevy na studenty a tak dál.

Takže to jste udělali.

To znamená, sami jste si přidali peníze.

To jsou vaše priority.

Nic.

Vy máte většinu!

Na to není jiná odpověď. Nebo se neumíte dohodnout na ničem. Neumíte jednat. Nejste politici. Nikoli konfrontace za každou cenu.

To je pochopitelně jasné. Takže v pořádku.

My nemáme problémy. My máme času dost. My děláme svoji opoziční práci.

Vy jste vláda.